Navrhuje se proto z části nárůstu příjmů rozpočtu přesunout potřebnou částku ve výši 3 mld. korun, jak jsem již řekl, a to ve prospěch rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a využití k navýšení reálných platů učitelek a učitelů v roce 2020. Předpokládá se navýšení zejména nadtarifní složky platů, třídnických, specializačních a osobních příplatků, která je v současném návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva školství minimalizována, a dorovnání zákonných nároků učitelek a učitelů vyplývajících ze zákoníku práce. Pozměňovací návrh podáváme tedy i na základě výzvy zaměstnavatelských a odborových organizací a cílem je najít nezbytné řešení navýšení platů učitelek, učitelů v souladu s programovým prohlášením vlády a rozpočtovými možnostmi státu. Samozřejmě bych byl velice rád, kdybyste tento pozměňovací návrh podpořili ve třetím čtení. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Grebeníčka a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, obecně si dovolím konstatovat, že návrh zákona o státním rozpočtu, který předkládá tedy vláda, nebo vláda předložila, pokládám za současných podmínek s ohledem na ekonomický vývoj a očekávané příjmy v roce 2020 za vcelku racionální a odpovídající daným možnostem.

Podstatou mého pozměňovacího návrhu je navýšení prostředků kapitoly Akademie věd na institucionální podporu Ústavu výzkumu globální změny, jehož institucionální podpora je nyní velmi nízká, a to z nečerpaných a kumulujících se nároků z nespotřebovaných výdajů v kapitole Technologická agentura.